A do třetice k tomu farizejství a kulhání.

Mohli jste to udělat, bylo to vaše rozhodnutí, v pořádku, ale to je to, na co upozorňuji. Ne, je to věc, kterou jsme vám říkali už před půl rokem.

Tak děkuji.

To je zásadní rozdíl.

Já jsem nechtěl nic jiného, nic víc, nic méně, než abyste mně vysvětlil, z čeho se to bude financovat. To je naprosto logický dotaz, když už jsme ve finále a máme tam takhle velký dysbalanc.

Nevíme, co je to za nástroje. Vím, že něco připravujete, ale je neakceptovatelné, aby to byly cizí zdroje. A vadí mi na tom ještě to, že tato čísla víme už od konce června a já jsem předpokládal, že v průběhu prázdnin se to domluví.

Další v pořadí s faktickou poznámkou, pan ministr Kupka.

V okamžiku, kdy reálně Česká republika bojuje s unikátní ekonomickou situací v energetické krizí, hledáme odpověď na to, jak zajistit energie pro podniky, pro domácnosti, jakým způsobem překonat těžké doby, přijdete s kontraproduktivní kritikou toho, že v tuto chvíli nemáme vyřešeno to, co ani předchozí vláda nedokázala předjímat. Protože mimochodem, těch 97 miliard ve výhledu střednědobého plánu prostě figurovalo černé na bílém.

To není tak jednoduché udělat, vy to dobře víte. A pokud se k tomu máme postavit odpovědně, tak to znamená opravdu nabídnout mnohem větší škálu možností, porovnat je a i v souvislosti s tím, co nás čeká v následujících dnech a týdnech, tak to uspořádat vedle sebe, aby ta zátěž pro dluhovou službu a pro Českou republiku byla co nejmenší. To je přece jasná odpověď na to, jak to stojí. Říkáte, že zásadně odmítáte využívat prostředky z cizích zdrojů, ale já jsem moc rád, že jste přinesli PPP projekt pro dálnici D4. To jsou cizí zdroje a je naprosto v pořádku, že se budou dostávat do české dopravní infrastruktury.

Následuje faktická poznámka pana místopředsedy Havlíčka.

Já nerozporuji 150 miliard korun. Dobrá práce, všichni si přejeme, aby se to nakonec dostalo na těch 150 miliard korun.

Ale uvědomte si, že my schvalujeme něco jako dozorčí rada, zástupci Parlamentu, rozpočet, který je absolutně nekrytý. A znovu říkám, nekrytý ze zásadní částky.

To byla zatím poslední faktická poznámka. S přednostním právem se hlásí pan ministr financí.

Ano, eviduji zkrácení na 18 dnů pro projednání mezi prvním a druhým čtením.

Prosím o případná závěrečná slova navrhovatele, případně zpravodaje. Děkuji. Já bych chtěl ocenit takřka všechny vystupující v té rozpravě, všechny, kteří se zdrželi osobních útoků. Těším se na rozpravu a na debatu v druhém a v třetím čtení a chtěl bych požádat opozici, zda by podpořila ten můj návrh na zkrácení. Já jsem ten návrh sladil s naším kalendářem, to znamená, já vlastně navrhuji, abychom v týdnu, kdy je plánována řádná schůze Poslanecké sněmovny, začíná ten týden 26. září, abychom v týdnu mohli případně projednat druhé čtení, abychom měli lhůty za sebou. Děkuji. Hlásí se paní předsedkyně Schillerová s přednostním právem. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, protože jste vznesl určitou prosbu, budu reagovat. Někdy ve třetím čtení ho rozhodně nepodpoříme, uplatníme pozměňovací návrhy, ale stejně tak nepodpoříme jakékoliv návrhy na vrácení k přepracování, na zamítnutí. Já se držím pořád zásady a mí kolegové že si nebudeme občany této země brát za rukojmí, že tato země potřebuje rozpočet, byť je špatný. A co se týče zkrácení lhůt, nebudu vetovat.